Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Nesouhlasné stanovisko. Prosím stanovisko ministerstva. Děkuji.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Děkuji.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Nesouhlasné stanovisko výboru. Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Nesouhlasné stanovisko výboru. Prosím stanovisko ministerstva.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Tedy zahájíme hlasování po jednotlivých bodech.

Děkuji.

Kdo je proti?

Nebylo přijato stanovisko. Děkuji.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Nebylo přijato stanovisko. Děkuji.

Nebylo přijato stanovisko. Prosím stanovisko ministerstva. Děkuji.

Nebylo přijato stanovisko. Děkuji. Kdo je proti?

Nebylo přijato stanovisko. Děkuji.

Kdo je proti?

Nebylo přijato stanovisko. Děkuji.

Kdo je proti?

Prosím další návrh.

Děkuji.

Kdo je proti?

Nebylo přijato stanovisko. Děkuji.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.